Ten je na cestě. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 326/5, který byl doručen dne 8. srpna 2019. Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy.

Děkuji, pane kolego. Pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo.

Nad rámec implementace shora uvedených předpisů Evropské unie je rovněž navrhováno odstranění několika nedostatků stávající právní úpravy, která je obsažena jednak v zákoně o dráhách, dále v zákoně o veřejných službách. I tyto změny jsou pak relevantní z hlediska právních předpisů Evropské unie. V rámci projednávání návrhu zákona v garančním hospodářském výboru a následně ve druhém čtení byla uplatněna celá řada pozměňovacích návrhů, z nichž velká většina věcně přesahuje rámec vládou schváleného návrhu zákona i samotnou potřebu implementace předpisů Evropské unie. K devíti z nich zastává Ministerstvo dopravy souhlasné stanovisko, k pěti z nich neutrální stanovisko a ke zbývajícím pak stanovisko nesouhlasné. Za nejvíce problematický je z hlediska Ministerstva dopravy nutno označit pozměňovací návrh zasahující do vymezení veřejně nepřístupné vlečky a pozměňovací návrh zasahující do úpravy mobility osob pověřených hlavními funkcemi. Zákon o dráhách rozlišuje vlečky na veřejně přístupné a vlečky veřejně nepřístupné. Již stávající vymezení těchto dvou kategorií vleček je z pohledu limitů práva Evropské unie nevhodné, přičemž vládní návrh zákona se tento nevyhovující stav snaží napravit. Přijetí pozměňovacího návrhu by však stávající nevyhovující stav ještě více prohloubilo, neboť se navrhuje vymezit veřejně nepřístupnou vlečku jako vlečku využívanou v podstatě jakýmikoli osobami, a to k jakýmkoli potřebám. Právo Evropské unie však vyjímá ze své působnosti pouze vlečky sloužící výhradně jejich vlastníkům pro vlastní nákladní dopravu.